Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení.

Jak jsem si předtím ověřil, tak o všech návrzích bylo hlasováno. Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.